Teď se speciálně otočím na kolegy z České strany sociálně demokratické.

Na ty se neobracím, jejich politický názor je jasný, jsou pro EET. Já ten názor respektuji, i když s ním hluboce nesouhlasím.

A vy máte 15 hlasů.

Ti to mají v programu, ti jsou samozřejmě proti podnikatelům, my všichni ostatní chceme podpořit malé podnikatele nejenom slovy, ale i činy, a kolegové z České strany sociálně demokratické to rozhodnou.

Ale pro všechny ostatní, ale ani pro stát to smysl nemá. Tak vás pokorně žádám o to, abyste to ještě zvážili.

A zejména to vychází ze zkušenosti.

To prostě není pravda. Za nás to musím razantně odmítnout. To je prostě argumentační faul.

Ale mějme na paměti ty, kteří podnikají, kteří z toho nemají bůhvíjaké peníze, jak si všichni myslí, kteří od nás vlastně chtějí dvě jednoduché věci. A to si myslím, že kdyby to byla hospodářská politika vlády, že by to úplně stačilo aby stát nepodnikal a aby stát nepřekážel.

Prosím, pane místopředsedo. Děkuji, pane předsedající. Jsem rád, že to tak vyšlo, protože jsem řídil jednání schůze a chtěl jsem se přihlásit ještě do obecné rozpravy, což se teď povedlo. Moje vystoupení nebude nijak dlouhé. Mám vlastně jenom tři poznámky a v rámci těch tří poznámek mám dvě otázky, které ale pokládám za docela podstatné. Poznámka č. 1.

Ano, to je ono, je to politický projekt kontroly nad ekonomickými aktivitami obyvatelstva, tak tady se tento projekt opravdu mění v čirou posedlost. Jaký význam má, prosím pěkně, aby stát měl informaci o vyúčtování, spuštění každé jedné rakve do pohřební jámy? Jaký význam má, aby švadlena, jejíž rozsah podnikání má povahu pomoci svému okolí a jejíž tržby jsou hluboko pod úrovní průměrného příjmu v této republice, aby taková paní účtovala EET? Jaký má význam, aby ošetřovatelka seniora, který je upoután na lůžko, účtovala EET? Nebo spoléháme na to, že tito lidé nic účtovat nebudou, že to nejde, že příjmy půjdou neoficiální cestou? Nebo jaký to má význam? Jaké pokrytectví v této věci tu vláda předvádí? Tyto příklady, které tu uvádím, nedávají vlastně žádný smysl. To se nedá vysvětlit ničím jiným, žádnou racionalitou politickou, ekonomickou. Je to čirý ekonomický nesmysl a je to politická posedlost. Poznámka č. 2 a to bude otázka.

Férová odpověď vy tu odpověď znáte: žádnému jinému projektu takováto pozornost a takovéto úsilí nebyly věnovány. Neexistuje nic, co by se aspoň vzdáleně blížilo tomu, kolik energie, času, nákladů věnovala vládní koalice a osobně pan premiér Babiš, který tu sice dnes není, ale jeho vklad do prosazení EET všichni známe. Projektu EET, projektu totální ekonomické kontroly nad každou ekonomickou aktivitou i těch nejmenších ekonomických subjektů a na shromažďování údajů o každém a o všem. Člověk by si nedokázal vymyslet lepší příklad toho, čemu tato vláda, její premiér a její lidé věnovali více politické energie během posledních pěti let než právě tomuto projektu. A věnovali ji projektu, jehož vládou oficiálně vykazovaný ekonomický přínos byl důvodně zpochybněn. A to, dámy a pánové, neříkám já, to neříká opozice, to říká Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě za minulý rok, zprávě, o které jsme navrhovali, abychom se tady v Poslanecké sněmovně bavili, což jste hlasy stran vládní koalice odmítli.